To je o tom, abychom konečně dokončili reformu státní správy v naší zemi a zrealizovali krok, který je naprosto nezbytný odpolitizování státní správy. My se jako vláda nebráníme jednání. Já jsem na dnešek požádal všechny zástupce parlamentních politických stran, abychom se sešli, abychom se poradili o dalším pokračování této schůze Poslanecké sněmovny, abychom se poradili o tom, jak můžeme dále postupovat, jestli je možné dospět k nějaké dohodě, která by tuto schůzi Poslanecké sněmovny odblokovala. Ale prosím, používejme v té diskusi, která nás čeká, pravdivé argumenty, používejme relevantní argumenty, netvařme se, že ten problém se tady objevil dnes s čerpáním prostředků z Evropské unie, ten už měla také minulá vláda. A poznámka poslední. Je jasné, že pokud nebudeme mít schválen zákon o státní službě, tak se nepohneme dál z hlediska schvalování jednotlivých operačních programů. Já si velmi přeji, aby už od jara příštího roku mohli obce, kraje, města, občanská sdružení, podnikatelé žádat o dotace z programů Evropské unie. To je přece důležité pro hospodářský růst, to je důležité pro zaměstnanost. Nejde o to vyčerpat evropské peníze. Často se říká musíme to zrychlit, abychom vyčerpali peníze. Ale přece důležité je, abychom těmi penězi podpořili hospodářský růst v naší zemi, abychom podpořili zaměstnanost. Když to teď zdržíme, celý ten proces, a operační programy se neschválí ještě na podzim letošního roku, tak přijdeme o celou jednu stavební sezonu v České republice v rámci čerpání evropských fondů. A to bude samozřejmě velká chyba. Proto ten tlak. Ne kvůli Evropské komisi, ale kvůli našim občanům, kvůli našim firmám, kvůli zaměstnanosti, kvůli pracovním místům v České republice. Proto ten tlak české vlády na to, abychom dotáhli jednání s Komisí do konce, abychom měli schválené operační programy a mohly se začít vypisovat výzvy, aby se o ty peníze mohly začít subjekty z České republiky po Novém roce ucházet. Prodlužování? Tak to ty výzvy zase posuneme? Ztratíme po roce 2014, který už jsme ztratili v čerpání, tak ztratíme i rok 2015? Přijdeme celkem o dva roky? A pak už na konci ty peníze nestihneme vyčerpat? To je alternativa, kterou nabízí opozice? To přece není žádná rozumná alternativa pro naši zemi. Ano, my jsme připraveni jako vládní koalice jednat, ale nechtějte po nás, abychom zapomněli na ty vážné úkoly, které tady každá vláda má, to znamená zvládnout základní témata čerpání prostředků z Evropské unie tak, aby nedošlo ke zpoždění, tak, aby nedošlo k ohrožení hospodářského růstu v naší zemi. Kvůli tomu je potřeba, aby zákon začal platit 1. ledna příštího roku, a je jedno, co o tom řekl kterýkoliv úředník Evropské komise. Je jedno, co o tom říkal minulý ministr financí Kalousek ve vaší pravicové koaliční vládě. To, co je teď důležité, je budoucnost, a budoucnost z hlediska čerpání prostředků z Evropské unie, protože to je 500 miliard, které mohou jít do investic a které mohou jít do podpory hospodářského růstu. Nyní zde mám pět faktických poznámek.

Já chápu, že levicová koaliční vláda řeší podobně vážné problémy, jaké řešila pravicová koaliční vláda, v tom jsme ve shodě. Vy nás ale neposloucháte. My celou dobu říkáme, že naším účelem je přijetí dobrého zákona, ne odklad a nepřijetí toho zákona.

Mimochodem, my jsme pro něj nehlasovali! A pan premiér byl tehdy...

Pan premiér si hezky odporuje.